Vy jste ho měli, vaše vláda, Nečasova vláda, jo. Je to neuvěřitelné a skutečně, že se nestydí, de facto nechápu. Tady je jasný graf, který ukazuje na to, že... Ano, Česká národní banka si myslí, že něco udělá pro inflaci.

Dneska pan Bartoš jde k panu prezidentovi řešit bytovou otázku.

Já nemám projev, já jsem to všechno zažil, prožil a vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana premiéra, který samozřejmě bohužel vůbec neví, o čem mluví a věří tomu. Nechápu, jak to je.

Vždyť ten základní problém byl ta elektřina.

Tak, vážení spoluobčané, spočítejte si, kolik byste ušetřili.

Nechtěli, ano.

Potom mluvíte o ruské agresi. Stále se vymlouváte na Ukrajinu, jo.

Tak postupně to nějak padá.

Takže ta Ukrajina, pane premiére. Pokud se mýlím, tak ukažte ta čísla.

Tak jsem jednal, ano?

Potom říkáte pak přišly všechny ty události, které dobře známe.

Včera pan premiér tady s námi nediskutoval.

Takže žádné úsilí nebylo. Vy jste projevili úsilí, jak okrást občany České republiky. Nejdřív důchodce, to jsou vaši nepřátelé.

A teď pokračuje Jurečka. To je unikátní ministr práce a sociálních věcí.

Úsilí vaší vlády má jasné výsledky.

No, takže tady mluvíte, že nějaké kroky, snížení energií. Předsednictví úplná katastrofa.

Že lidi budou platit emise za nemovitosti a tak dále.

Jinak tady budeme celý rok, jak jsem to řekl já.

Takže vy jste vyjednávali, tady říkáte, zastropovali, úplně špatně.

Takže plýtváte a od lidí chcete úspory, jo?